Trvá to dlouho i na moje gusto, ale určitě chceme transparentní rozpočet. Jak se vlastně ten rozpočet dělá?

Ona má jen kapitoly rozpočtu. Takže vlastně když jednáme o rozpočtu, my nevidíme účetnictví má jednotlivé resorty, ale my nevidíme konkrétní smlouvy.

U nás to vůbec nemáme. Ale jsme v podstatě na počátku cesty.

Mimochodem, děláme maximum legislativy. Já jsem byl kritizován, že mám blbou účast tady, ale já jsem se díval, kolik resorty předložily zákonů... A můj resort předložil 24.

Samozřejmě otevřeně se vyjadřuji i k jiným resortům zdravotnictví...

A taky sport. Tak prosím vás, my určitě potřebujeme víc peněz do sportu, ale my to potřebujeme pro mládežnické kluby, my to potřebujeme pro podporu sportovní výuky na základních školách.

Pan Ječmínek, první místopředseda šéfa Sazky, kteří zničili Sazku. Ti, kteří zničili Sazku, která dávala do sportu miliardu.

Takže já si myslím, že my ve sportu potřebujeme audit. Minulý rok byl vylobbován nějaký odvod loterijní společnosti pro Český olympijský výbor, tečou tam peníze na investice, na provoz.

A já určitě sport budu podporovat. Ale skutečně my ho potřebujeme ne do betonu, ale pro naše děti, které podle statistik nemají až takovou fyzickou kondici.

Já nevím, jaká čísla čte pan poslanec Kalousek. Já bych zopakoval znovu tento rok.

A hlavně díky naší vládě narostla domácí poptávka. My jsme přinesli důvěru a oživení spotřebitelů , ne restrikce. My jsme totiž na tom celkem dobře z hlediska porovnání růstu s okolními zeměmi. Takže já nevím, kdo nechápe čísla. Původně byl deficit 120 mld., já jsem ho naplánoval na 100 mld.

My ho snížíme. Sice malé snížení, ale je.

Děkuji panu ministrovi a mám zde tři faktické poznámky. Takže vaše dvě minuty, pane předsedo. Děkuji za slovo. Kdyby těch čísel nebylo, pane ministře, byl byste možná i přesvědčivý řečník.

Po roce vašeho působení efektivita výběru daní prudce klesá.